Jistě, samozřejmě za to můžeme proto, že jsme vám přenechali nějaký problém, který vy, protože jste ho musel řešit, tak jste ho zkazil. Jako všechno, co jste řešit musel.

A svádět to na své předchůdce, to umíte zase jenom vy. Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou.

Není to pravda. Budeme stavět i tak. Potlesk poslanců ANO. To je citát. Toto je citace pana ministra Brabce.

Stavět se nebude.

Pane poslanče, skončil vám čas pro faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Faltýnek k faktické poznámce také. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, no, z toho alibistického projevu pana ministra Brabce nejsme někteří z nás moudří. Cožpak teprve občané, kteří by měli sledovat, nebo kteří by měli z něj si něco odnést.

Tak je udělejte rychle znova. Jenomže, dámy a pánové, vy, koaliční poslankyně, koaliční poslanci, vy jste dali tím zákonem o EIA obrovskou moc, nekontrolovanou, bez jakékoliv odpovědnosti do rukou ekologických aktivistů. Ti mohou kdykoliv vstupovat do probíhajícího řízení, ti mohou kdykoliv to řízení přerušovat, mohou i blokovat.

Tuhletu moc oni mají a mohou to kdykoliv zablokovat. Proč to děláte?

Nyní pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou také. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já budu velmi stručný.

Pro nelékaře: je to ztráta paměti. Na druhé straně ale my nemůžeme přece vytýkat minulé vládě, která tady byla tři roky jenom a vystřídala za ty tři roky čtyři ministry dopravy. Pamatuji si pouze pana Bártu, který zastavil výstavbu v naší zemi to asi víme všichni a na tom se asi shodneme a potom kolegu Stanjuru, který byl vlastně posledním ministrem dopravy a byl tam pouhých šest nebo osm měsíců. Takže já bych moc prosil, abychom tu debatu zkonstruktivnili a hledali nějaké řešení. Já sám mám také nějaký návrh připraven. Bohužel to asi nestihneme a je to velká škoda. Nicméně já bych asi ten návrh s dovolením přečetl.

Za druhé konstatuje, že nerealizace dopravních staveb na páteřní síti dopravní infrastruktury nebo významné zpoždění její realizace má závažné negativní důsledky na regionální rozvoj, životní prostředí, mobilitu i hospodářské a sociální podmínky krajů a obcí. Za třetí žádá vládu, aby urychleně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky legislativní řešení směřující k umožnění realizace dotčených staveb v co nejkratším termínu.

... tak to je třeba načíst v podrobné rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Děkuji. Já nebudu reagovat na nějaké narážky a urážky. To je jediné, čeho jste schopní.

Já si myslím, že lidé chtějí dálnice, aby se tady stovky lidí ročně nezabíjely, že chtějí, aby byly staženy silniční proudy na kvalitní moderní komunikace, a ne že budete realokovat. Už jenom prostě chcete napumpovat ty peníze do silnic, kde ty efekty jsou řádově nižší, a já se obávám, že jestli chcete nakupovat vláčky, což je také jeden z těch nápadů, ne že bych nebyl příznivcem železniční dopravy, ale v tuto chvíli to, co tato země potřebuje, jsou dálnice, bezpečné dálnice.

A prosím vás, začněte mluvit místo nějakých narážek a komentářů o tom, co prostě pro ty lidi připravíte.